Aby to nebylo tak jednoduché, tak místo dvou sazeb máme tři sazby.

A my to podporujeme.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Bláhu.

My si myslíme, že je to chyba, že zdanění práce je potřeba snížit, a bohužel to vláda zase nedělá, přestože v důsledku růstu mezd neustále průměrné zdanění práce roste.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mně to nepřijde příliš konzistentní. Na druhou stranu já si nemyslím, že je a priori špatně zvyšovat spotřební daň na líh a cigarety. Bohužel, toto opatření absolutně není doprovázeno tím, že by se některé jiné daně snížily.

Bohužel vy zdanění práce snížit nechcete, přestože neustále roste v důsledku toho, jak rostou průměrné mzdy.

Tady najednou se žádné úpravy o inflaci nekonají, najednou vám je jedno, že sleva na poplatníka se víc než 10 let neupravila, že dneska v reálných cenách je ta sleva o třetinu nižší, než byla když, se přijímala. Ale místo toho jiné daně zvyšujete. Já říkám, nemáme problém se zvýšením spotřební daně na líh a cigarety, ale bohužel máme problém s celou řadou dalších opatření, která jsou obsažena v tomto sazbovém balíčku. První věc je naprosto amatérské zpracování zdanění hazardu, kde jsou neuvěřitelné nesrovnalosti, likviduje to kurzové sázení v České republice, vytlačuje toho hráče na internet, na weby zahraničních společností.

V důsledku toho hráči hrají v zahraničí a odvádějí daně v cizině. Zase úplně promarněná příležitost. Jediné, co děláte, že zvyšujete daně na poker, přitom škodlivost pokeru prostě srovnávat s hracími automaty je úplně neuvěřitelná demagogie! Kapitola sama pro sebe je to jednorázové zdanění rezerv pojišťoven. Ve skutečnosti totiž nezvyšujete daně pro pojišťovny, to my bychom podpořili, my nemáme problém se sektorovou daní, pokud bude rozumně zavedena, ale máme problém s tím, že místo toho, abyste finanční sektor skutečně zdanili, tak děláte to, že teď jednorázově od něj vyberete peníze a o ty peníze připravíte budoucí vládu. Takže vy teď jednorázově vyberete 10 miliard od pojišťoven a ty pak několik let budou ve ztrátě a příští vlády nevyberou nic. Takže vy to teď utratíte před volbami 2021, které prohrajete, doufám, a potom další vláda najednou ty příjmy mít nebude. To je naprosto neodpovědné opatření. Ale ještě horší je, že vy nutíte pojišťovny chovat se nezodpovědně.

To je přece úplně absurdní, aby ten, kdo se chystá na krizi, aby ten, kdo šetří, byl potrestán a naopak ten, co jede na riziko, co nejvíc peněz vyvádí do zahraničí, byl odměněn tím, že mu výrazně zdaníte konkurenci. To je úplně nepochopitelné opatření, které zásadně kritizuje Česká národní banka, upozorňuje na to, že jste se úplně vykašlali na vyhodnocení dopadů této regulace, a prostě fakticky jednorázově znárodňujete část těch rezerv. Další velký problém tohoto daňového balíčku je zdražení topení v bytových domech. Nechápu, jak sociální demokraté a komunisti mohou podporovat zdražení plynového topení v bytových domech.

Co máte proti tomu, aby si lidé společně topili plynem doma? Má to relativně třeba ve srovnání s uhlím malé dopady na životní prostředí, na vzduch ve městech. Vůbec nechápu, proč to chcete více zdanit. Stejně tak vůbec nechápu, proč zdražujete vklad do katastru na dvojnásobek, když digitalizace by naopak měla přinášet úspory v té správě katastru nemovitostí. Prostě zvyšovat poplatek za vklad do katastru na dva tisíce je úplně nesmyslné v době digitalizace. Navíc tu máme daň z nabytí nemovitostí 4 %, která snad by měla aspoň garantovat to, že člověk zbytek toho servisu od státu dostane zadarmo. Z tohoto důvodu já navrhuji vrátit tento tisk k přepracování. Děkuji za pozornost. Děkuji.